Ale proti čemu bych se chtěl nejvíce ohradit za sociální demokracii, jednoznačně pozměňující návrh pana poslance Kolovratníka. My v tuto chvíli nevidíme důvod, proč by se za dálniční známku mělo platit o 500 korun víc.